Je to zajímavé zjištění pro Poslaneckou sněmovnu i pro veřejnost, že v koalici to asi nefunguje tak úplně dobře, když pan ministr Bělobrádek tady řekl, že se to dozvěděl tady v Poslanecké sněmovně, že něco takového Ministerstvo financí a vicepremiér Babiš chystá a chce připravit, tak to je opravdu pro mě zvláštní, jak funguje tato koalice. Musím ovšem říci, že na našem poslaneckém klubu jsme s podobným jednáním měli bohužel také zkušenosti.

Pokud tomu tak je, tak ve stejné logice se ptám, proč tu máme řešit biopaliva.

Pan vicepremiér, sice tu není, nicméně z toho vyplývá, jak je důležité pro informovanost jednotlivých ministrů či vicepremiérů sedět ve Sněmovně. Tady se ledasco dozvědí, co si možná na vládě neřeknou.

Pokud tu mám poznámky, tak můžeme přejít k rozpravě podrobné. V té je přihlášen pan poslanec Vilímec.

Děkuji, pane místopředsedo.

Jedná se o zrušení bodu I článku 1, přechodná ustanovení tohoto návrhu zákona. Odůvodnění je evidentní, koneckonců mohl bych i odkázat na své vystoupení v obecné rozpravě, ale stručně. Jedná se o zrušení bodu, kterým se zastavuje vstup nových účastníků do druhého pilíře ještě předtím, než padne příslušné politické rozhodnutí, protože si nemyslím, že je rozumné takovéto politické rozhodnutí předjímat.

Jak dobře víte, ani ministr financí ani ministryně práce a sociálních věcí nedokázali zatím seznámit Sněmovnu, kolik že vstoupilo v posledních měsících z tzv. spekulativních důvodů do druhého pilíře.

Žádný důvod k tomu nevidím, proto předkládám pozměňovací návrh. Nemám žádnou písemnou přihlášku do podrobné rozpravy, nikoho nevidím z místa, i podrobnou rozpravu končím. Požádám zpravodaje, aby mne kontroloval.

Takže mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 4.